Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 81/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Martin Kolovratník, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Dovolím si požádat o klid, abychom se vzájemně slyšeli, děkuji. Pane poslanče, ještě chviličku vydržte, než se nám ztiší Poslanecká sněmovna. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Moje vystoupení se ponese v duchu předchozích vystoupení kolegy Stanislava Berkovce. I zde Sněmovna svým způsobem dohání své povinnosti, respektive úkoly, které má ze zákona.